Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 91, do kterého je přihlášeno 177 přítomných, pro 80, proti 65. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Pan poslanec Komárek, jenom pokud zpochybňujete hlasování. Ano, přesně tak, paní předsedkyně. Já mám na sjetině k hlasování o vyšetřovací komisi k tunelu Blanka uvedeno zdržel se a chtěl jsem hlasovat samozřejmě pro. Je to jenom pro stenozáznam. Ano, děkuji.

Buď jste měl říct, že jste hlasoval pro a na sjetině je omylem zdržel se. Omlouvám se, taková námitka není možná. Ale takové já jsem byl pro a chtěl jsem být proti, to bohužel nemá oporu v jednacím řádu. Pane poslanče, omlouvám se, vy jste svou námitku řekl a není obecná rozprava, abyste se bez přednostního práva mohl přihlásit. Ale vy také ne. Vy jste řadový poslanec, nezlobte se, teď mohu pustit pouze přednostní práva. Prosím, pane předsedo Kováčiku, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych rád v zájmu čistoty toho procesu, protože skutečně souhlasím s tím, že ustálené formulace by se měly dodržovat, rád bych vás požádal, abyste panu kolegovi Komárkovi to slovo dala, protože on určitě chtěl tu formulaci upravit tak, aby to bylo správně. A u pana kolegy Tejce dejte mu taky slovo, protože on chtěl určitě dát námitku proti hlasování a vy jste mu to neumožnila. Pan kolega Tejc mi řekl, že chce dát námitku k hlasování, samozřejmě ten prostor má. Pan kolega Kolovratník mi odpustí, protože nebudu dělat výjimky z jednacího řádu, i kdyby se to třeba někomu líbilo. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já samozřejmě znám jednací řád, vím, že nemám právo přednostního hlasování, ale není jiné šance než se vyjádřit nyní k námitce hlasování. Dobrá, takže pro stenozáznam. Děkuji. Nyní se vypořádáme s návrhem pana poslance Okamury a to je zařazení nového bodu

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 92, do kterého je přihlášených 177 přítomných, pro 12, proti 71. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.

To jsou ty volební body na zítra. Tímto považuji všechny věci týkající se programu za vyřešené. Nyní se budeme zabývat bodem číslo 14.